Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, včetně zákona o správních poplatcích. Předložený návrh zákona je zaměřen především na témata, jež musí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství Česka v Evropské unii.

Návrh zákona dále vstupuje do právní úpravy schvalování dovezených vozidel.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka hospodářského výboru paní poslankyně Zuzana Ožanová a informovala nás o průběhu projednávání a případné pozměňující návrhy odůvodnila.

Předložený tisk je zaměřen především na vnitrostátní regulaci za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Ano, paní poslankyně, rozumím.

Součástí předkládaného návrhu zákona jsou také dílčí úpravy, jejichž potřeba vznikla na základě zkušeností z aplikační praxe.

Dne 9. 6. 2022 usnesením hospodářský výbor přerušil projednávání a stanovil lhůty pro podání pozměňovacích návrhů.

Já bych krátce řekla k těm čtyřem pozměňovacím návrhům, oč se jedná. Navrhuje se, aby v případě, kdy má být jako nový vlastník silničního vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho dosavadní provozovatel, například v důsledku ukončení leasingu vozidla, nebylo vyžadováno provedení relevantní evidenční kontroly a aby správní poplatek za provedení předmětného zápisu činil pouze 50 korun. V současnosti je to 800 korun za novou registraci vozidla. Můžu říct, že tento pozměňovací návrh byl rovněž i v minulém volebním období načten. Jedná se o rozvolnění místní příslušnosti registrujících úřadů, prodloužení doby platnosti testování a ověřování technické způsobilosti historických vozidel ze dvou na pět let a posuzování technické způsobilosti historických vozidel stanicemi technické kontroly.

Hospodářský výbor doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento tisk ve znění pozměňovacích návrhů, jež jsem představila. Dále zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřil mě předložit zprávu o projednávání ve výborech a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny. Děkuju, paní zpravodajko, za vaši zpravodajskou zprávu.

Takže, pane poslanče, využijte alespoň ty dvě minuty. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. S dovolením odůvodním svůj pozměňovací návrh.

Nově má být pro schválení jejich technické způsobilosti vyžadováno plnění limitů alespoň podle normy Euro 3. Pozměňovací návrh tuto podmínku vypouští. Vládním návrhem navržená podmínka by znemožnila dovoz ojetých vozidel, která dosud nelze považovat za veterány, avšak neplní emisní normu Euro 3, která je platná od roku 2000.